Děkuji za slovo. Nebudu příliš dlouho mluvit o samotném principu obecného referenda.

Znemožňuje jednání referenda o opravdu klíčových rozhodnutích českého státu.

A my dlouhodobě prosazujeme, abychom o případném přijetí eura rozhodli v referendu.

Dokážu si odhadnout, jaký by byl výsledek referenda, pokud bychom ten zákon schválili, respektive vy jste jej schválili, našli jste ústavní většinu, uplynulo těch dvanáct měsíců účinnosti.